Myslím si, že pokud se shodneme alespoň na tom, že princip valorizace, která by byla předvídatelná, automatická a která by tedy zaručovala těmto lidem postupný růst příspěvků na péči, by opravdu byla svým způsobem přelomová, ale velmi potřebná věc.

Nicméně myslím si, že máme možnost tedy alespoň zahájit díky tomu debatu nad celým systémem vyplácení příspěvků na péči a že máme možnost se od tohoto odpíchnout k nějakému dlouhodobému řešení, které bude právě výhodné pro příjemce i ve své podstatě předvídatelné pro stát. Pokud tedy pozměňovací návrh, který předkládám, neuspěje, stejně jako neuspěl ve výboru pro sociální záležitosti, tak si dovolím formulovat alespoň usnesení pro Sněmovnu, doprovodné usnesení, které by zavázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, aby takový mechanismus samo našlo a aby i prosadilo ještě v tomto volebním období tak, aby příjemci příspěvku na péči měli pravidelnou valorizaci. Pravidelná valorizace daná zákonem je např. u důchodů, takže nevidím důvod, proč by neměla být i tady v tomto případě.

Je to kvalifikovaný odhad samozřejmě.

Takže děkuji vám za případnou podporu obou dvou pozměňovacích návrhů, a jak říkám, myslím si, že vnášet do vyplácení sociálních dávek jasný systém v tom, jakým způsobem se zvyšují, jak jsou valorizovány, zrovna v případě této dávky je namístě. Měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus. Takže děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, ministři, ministryně, já bych jenom chtěl prezentovat stanovisko klubu Starostů a nezávislých k této novele. My určitě podpoříme tuto novelu tak, aby došlo k významnému navýšení příspěvku na péči jak ve třetím, tak ve čtvrtém stupni. Necháváme si otevřený prostor teď na prostudování těch pozměňovacích návrhů, protože pokud by vedly k systemizaci, tak bychom zvažovali i tuto možnost, ale každopádně cílem je podpořit navýšení příspěvku na péči v obou stupních. Děkuji.

Děkuji. Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité. Původní senátní návrh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni, tzv. úplné závislosti, u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka.

Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve III. stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4 000 korun měsíčně, tedy přibližně o dvě třetiny navrhovaného navýšení ve IV. stupni závislosti. Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez kterých se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou a fakticky nemohou existovat.

Vzhledem k tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada a musím říct, že skutečně nerada navrhuji, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1. 7. 2019, tak aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření.